Tam, kde jsme se vlastně dostali do největší diskuse i se zástupci Ministerstva spravedlnosti, byla právě ta oblast exekucí. Já jsem, a musím to kvitovat, opět u řady těch opatření jsem dneska trochu zvedal obočí v tom smyslu, jestli skutečně to jsou opatření, která odpovídají stavu legislativní nouze, anebo zda se tady snažíme spíše využívat nebo zneužívat té situace.

A tady si dovolím jenom odbočku pro poslance nečleny podvýboru.

Stejně tak navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Tady nevím, jak si s tímto usnesením poradit.

Děkuji. Pokud nikdo nenavrhuje, abychom ji nevedli, tak bych řekl, že ji prostě povedeme a není potřeba v tuto chvíli hlasovat. V tom případě otevírám obecnou rozpravu a mám zde s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru.

To jako role zpravodaje si myslím, že je správné.

My jsme tímto opatřením nahradili původně navrhovaný § 24, 25 Ministerstvem spravedlnosti. To znamená, zrušení těch exekucí, které jsou marné a kde tři roky nebylo vymoženo žádné plnění. Není to tak, že bychom proti tomu věcně něco namítali, ale jsme přesvědčeni o tom, že to má být součástí sněmovního tisku 545.

Srovnáme tady podmínky pro fyzické osoby a pro podnikatele živnostníky. To považujeme také za důležité i v kontextu toho, že možná bohužel se do toho procesu bankrotu a insolvence budou dostávat živnostníci a podnikatelé ve větší míře, než tomu bylo doposud.

Opatření, které také považujeme za velmi důležité a klíčové v situaci, kdy mnozí zaměstnanci budou přicházet, nebo už dneska přicházejí o zaměstnání, a odstupné dnes podle platného zákona je bohužel postihováno exekucí stejně tak jako daňový bonus.

Opět opaření, které má vést k tomu, aby tady pro dluh, který je relativně nízký, 30 tisíc, nemohli lidé přijít o střechu nad hlavou. Říkám to velmi stručně.

K dalším pozměňovacím návrhům, které jsou součástí tohoto tisku, se potom vrátím v obecné rozpravě. Tak já také děkuji. Omlouvám se panu místopředsedovi Okamurovi, který byl s přednostním právem.

Chtěl bych připomenout, že tu máme ve Sněmovně už několik měsíců návrhy z pera SPD, které by prospěly jak státu, tak dlužníkům i věřitelům. V prvé řadě to je návrh na zestátnění exekutorů.